31.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, dovolte mi uvést tento návrh zákona v prvním čtení. Cílem je provést dílčí změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které umožní řešit problémy související s úschovou dokumentů, na jejichž ukládání je veřejný zájem, a to dokumentů, které se nacházejí v takzvaných soukromých spisovnách, a to z hlediska sociálního zabezpečení. Zejména se jedná o dokumenty potřebné pro řádné provádění důchodového pojištění. Je zde v souvislosti s úschovou dokladů nezbytných pro rozhodování o nárocích pojištěnců důchodového pojištění ukládána povinnost soukromým spisovnám poskytovat orgánům sociálního zabezpečení kopie těchto dokladů, a pokud to nesplní, tak se ukládá sankce. V podstatě si myslím, že nemá moc cenu tady číst podrobnosti, ale jedná se o takovou technickou úpravu. Takže já si vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, dovoluji požádat o propuštění tohoto vládního návrhu do druhého čtení. Děkuji, paní ministryně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že paní předkladatelka, paní ministryně Marksová sdělila už to nejdůležitější k tomuto vládnímu návrhu. Já tento návrh chápu jako technickou novelu, která reaguje na nové skutečnosti, protože s ohledem na nutnost uchování dokumentů, na kterých je veřejný zájem, a s ohledem na nutnost naplňování ústavního práva podle článku 30 Listiny základních práv a svobod doporučuji propustit návrh do druhého čtení a zároveň doporučuji přikázat tento návrh do výboru pro sociální politiku. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Opálka. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já samozřejmě jdu s podporou této předlohy. Je to ochrana občanů zejména tam, kde zanikají firmy, a fluktuace těch firem je velká.

Okresní správy sociálního zabezpečení budou muset nakládat s archivem, který bude dlouhá léta tyto doklady zaniklých firem nějakým způsobem spravovat jak personálně, tak technicky, takže jen chci upozornit, abychom nezapomněli při rozpočtu také na to, že Česká správa sociálního zabezpečení ne najednou, ale i v dalších letech bude na tuto činnost potřebovat nějaké peníze, protože do této doby to je na hrbu těm firmám. Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Není tomu tak.